A já mu hned, jak se ztiší situace ve sněmovně, udělím slovo. Prosím o klid kolegy a kolegyně! Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Bohužel k tomu nedošlo, všichni jsme žili v určité euforii, někteří běhali po náměstích, stavěli si stoly na Karlův most a slavili jsme, jak jsme krásně tu pandemii všichni společně zvládli, to první kolo. Pak přišel podzim a byli jsme náramně zaskočeni, že zde je druhá vlna.

Ale to je věc jiná.

Ty kontroly může provádět jak Nejvyšší kontrolní úřad, tak samozřejmě Ministerstvo pro místní rozvoj.